Děkuji.

Proto ta reakce. Děkuji.

Pro pana poslance Holíka, na kterého chci reagovat ve své faktické poznámce. Já jsem ve svém úvodním slově četla, co se odehrávalo na půdě Dumy, neřekla jsem, že jde o rozhodnutí Dumy, ani potom ve své faktické poznámce. A pro vaši informaci tedy opakuji: Kulatého stolu 30. května na půdě ruské Dumy se zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí zástupci všech poslaneckých frakcí členové výboru pro obranu, představitelé Ministerstva zahraničí i společenských organizací. Celkem 60 účastníků schválilo rezoluce s výzvou k přijetí novely toho zákona. Já jsem vám tady seriózně popsala, kdo se toho jednání zúčastnil a jakou podporu ta novela na sebe navázala. Děkuji. A nyní prosím do obecné rozpravy pan poslanec Bžoch, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo.

Na tom se všichni tady napříč shodneme.

Samozřejmě vnímáme to, vnímáme Rusko asi stejně jako opozice. Já děkuji a nyní pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A všimli jste si těch textů, které tady zaznívaly z tohoto místa? Já vám neberu váš světonázor, ale já se vrátím k tomu základu, o čem tady dneska jednáme. Podívejte se do svých mailů, kolegové a kolegyně, kolik na půdě tohoto parlamentu probíhá kulatých stolů a různých debat.

Řekněme si.

Čili zkusme se taky zamyslet nad tím, jakou úroveň mají různé debaty na různých parlamentech a diskusních skupinách po celém světě.

Při letošních oslavách osvobození Československa, potažmo Evropy, jsme byli svědky toho, že se zapomíná a rádo se přepisuje, kdo nás osvobodil.

Že to udělali asi hloupě, určitě ano. Ruská vláda se již ozvala a tady jsem slyšel jediný relevantní argument, že je tady oficiální vyjádření velvyslance Ruské federace, který se k tomu jasně staví, a ta citace tady byla přesná. Ono vlastně stejný, nebo hodně podobný návrh přijala Ukrajina, kde už jasně řekla, že ti vojáci, kteří jsou dneska ukrajinští občané a byli tady v osmašedesátém, tak tyto výhody mají. Kde jste stáli, kolegové a kolegyně, že jste tady neprotestovali proti tomuto zákonu z Ukrajiny? Kde jste byli? Proč jste si toho nevšimli? Nebo jenom reagujete na nějaký článek v novinách, který někdo napsal, a že se hodí do krámu, tak sem s ním? Já si myslím, že reagujete pouze na článek v novinách, byť kolega Jurečka vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady hovořil tak přesně, že jsem si myslel, že dokonce na tom jednání byl, protože přesně věděl, kdo co skoro řekl a jak to bylo přijato a jestli tam někdo protestoval, nebo ne, hovořil zcela zásadně, že přece on jako by ty informace měl. Samozřejmě je to určitá nadsázka, kolega Jurečka tam určitě nebyl a četl pouze stejný článek jako já.